Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nového poslance za Miroslava Kalouska, který se vzdal poslaneckého mandátu. Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru, pana poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který nový poslanec složí do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo. A vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci...

Děkuji vám. Prosím, pane předsedo, pokračujte.

A nyní prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím pana předsedu předsedajícího Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance.